Tak jsem se přihlásil do rozpravy z místa.

Neobsahují zhodnocení postupu v minulosti s těmi úspěšnějšími, neobsahují žádnou myšlenku, jak zachránit dalších třeba 30 000 lidí. Není tam žádná informace o tom, jak zajistit, aby se ta situace neopakovala. Není tam žádná informace o tom, jak vyšetřovací komise může cokoliv změnit. Jsou tam jenom běžné, neustále se opakující věci, které mají lidé běžně navnímány z veřejného prostoru, protože to jsou informace, které jsou veřejně dostupné. Všichni víme, že se nakupovaly předražené zdravotní pomůcky, to víme úplně všichni. Všichni víme, že mnohé nemocnice falešně vykazovaly covidové pacienty, protože na tom vydělávaly statisíce, miliony. Máme informace přímo od ministra...

Ale pokud na tom trváte, samozřejmě na tu chvilku...

Protože jsem zapomněl, kde jsem skončil, tak se musím chytit dalšího bodu.

Třeba se za pět, za deset let ukáže, jak skvělá ta vakcína byla.

No, já se omlouvám, já jsem nevěděl, že ostatní mají zájem vystoupit, protože je tam nevidím. Neviděl jsem je tam na začátku.

Vy jste to chtěli prostě schválit.